Zasahování dalšího orgánu, v tomto případě Poslanecké sněmovny, do činnosti státního podniku by tak bylo zcela v rozporu se stávající právní konstrukcí zákona o státním podniku. Mám tady k tomu několik dalších argumentů. Nicméně tohle je prostě exekutivní pravomoc vlády a v tomto případě má Poslanecká sněmovna obecné kontrolní principy, jako projednávání zákona o státním rozpočtu a podobně. Znovu říkám, toto jsem tady několikrát řekl.

Ještě jednu poznámku k tomu celému. Úřady práce nikdo neruší, úřady práce jako takové, jako instituci.

To je asi několik základních odpovědí na tyto otázky. Ještě jednu poznámku. Samozřejmě, že schválení tohoto zákona vyvolala nějaká aktuální potřeba. To nikdo nepopírá. Samozřejmě, že řešíme problém České pošty, který nechaly vlády před námi dozrát do té hrůzy, v které se nachází v současné době. Tím instrumentem je samozřejmě navýšení základního jmění po dohodě s Ministerstvem financí, po dohodě a schválení celou vládou. V téhle chvíli ale zároveň musíme říci, že je to instrument i do budoucnosti pro lepší a efektivnější řízení majetku státních podniků ze strany vlády, kterékoliv vlády. Ten zákon jako takový dává jednoznačný smysl. Je to zjednodušení něčeho, co bylo v našem dosavadním systému velmi lopotné. Takže ano, je to zákon, který nám teď pomůže s Českou poštou. Ale neříkejme, že je to exkluzivní norma pro Českou poštu, že je to lex Pošta. Nikoliv, to je zákon, který se týká státních podniků jako celku, čemuž i některé pozměňovací návrhy odpovídají. Děkuji. Prosím. Děkuji panu ministrovi vnitra za reakci. Chtěla bych mu říct, že když přinesl transformační plán na vládu, tak nebyl ani v programu jednání schůze. V eKLEPu nic do doby, než to projednala vláda, nebylo.

Nevím, koho jste myslel. Nikoho z opozice jste neoslovil. Zároveň jste tady odpověděl, že navýšení základního jmění bude o 2 miliardy korun, ale neřekl jste nám, kde ty finanční prostředky vezmete. Předpokládám, že vy tedy do současné chvíle jako ministr vnitra nemáte tyto finanční prostředky dojednané.

Zatím se tedy zrušilo 300 poboček. Některé pobočky zůstaly a financují si je ta města ze svých.

Prosím.

Jestli se tohle nepovede, tak to nemá prostě žádný smysl. Objednané služby státu, které stát vlastně de facto nepotřebuje, a ještě mu za ně stát neplatil. Vždyť přece pokud navrhujete něco, co nazýváte transformačním plánem, tak musíte mít ten optimismus. To bych byl špatný předkladatel, kdybych ho neměl. Takže ano, já věřím tomu, že po skončení transformace Česká pošta bude institucí, která bude moderní, bude poskytovat moderní služby v regionech a přežije.

Jedna otázka zcela praktická. Ve chvíli, kdy nemám schválen tento zákon, který dnes schvalujeme, na jehož základě bych mohl do rozpočtu dát 2 miliardy, na což teď nemám legální a legitimní instrument, jak to udělat, tak do té doby to v rozpočtu opravdu vidět nemůžete.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, to nebudu ani dvě minuty.

V každém případě všichni víme, že když se mění zákon, tak se mění na základě něčeho.

Ale tak to prostě je. Každý ten zákon má další doprovodné věci důvodovou zprávu, předkládací zprávu, studii dopadů. Ano, prostřednictvím paní předsedající, to máte, pane poslanče Adamče, pravdu.

A oprávněně. Protože jste řekli, že musí být správné legislativní postupy, a ve své podstatě děláte to stejné. To stejné. A je to pravda.

On vlastně ve svém posledním vystoupení pan ministr vnitra přiznal, že ten zákon o státním podniku v podstatě cílí na Poštu a že to je cesta, jak do té Pošty nalít peníze. Tam pan ministr jenom anoncoval na začátku odvolání pana ředitele Knapa, toho tam nechal poměrně dlouho, a pořád se nic nedělo, a potom to šlo najednou z hrušky dolů, a to ohlášením 300 zrušených poboček a všechno, co na to navazovalo.